Co když tomu tak nebude? Jakým způsobem bude zajištěn případný přezkum rozhodnutí?

To znamená, že musíme mít souhlasy asi ode všech, a tak dále a tak dále. Protože v té odpovědi vaší je, že nějaká obecná norma s odkazem na GDPR existuje, a pak je řečeno, že se teprve připravuje.

Byla to podle mě velká kauza a myslím si, že nejenom my, ale i veřejnost si zaslouží informace.

Já si myslím, že to opravdu nesvědčí...

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, tohle je taky zajímavá věc.